Děkuji a nyní paní kolegyně Kořanová také s faktickou poznámkou.

Bohužel se nedostaly na pořad schůze, takže v podstatě my děláme věc, kterou Sněmovna zanedbala před mnoha lety. Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Ale protože jsem nemohla být na semináři, o kterém tady je řeč, protože v té chvíli jsem měla velký diskusní panel na téma zdravotnictví a situace ve zdravotnictví, tak jsem si vyžádala informace k tomu, co České televizi je vyčítáno.

Ty odpovědi samozřejmě mohou poskytnout, ale chci mluvit o něčem jiném. Česká televize, resp. média veřejné služby, jejich nezávislost, musí být chráněny jako princip a musí to chránit každý, kdo se cítí býti demokratem. Ta nezávislost je v České republice garantována jednak mediálními radami, tím, jak jsou navrhovány a voleny, a jednak způsobem financování prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků, protože, kolegyně a kolegové, přece kdo platí, ten velí, ne?

A zrušit nebo snížit poplatky za rozhlasové a televizní vysílání, tak jak to zde zaznělo už několikrát, by znamenalo, že by musela být média veřejné služby, pokud by zůstala médii veřejné služby, prostě financována jinak, pravděpodobně státem přes státní rozpočet. Chceme tedy státní televizi? Já se přiznávám, že ne.

Ale ta jedna třetina znamená něco jako referenční rámec. Možná by se to dalo přirovnat k něčemu jako zlaté akcii, ale já si myslím, že přesnější je to přirovnání referenčního rámce, tedy něco, s čím mohu srovnávat to ostatní, co se mi nabízí, a to především jako divák. Ale ten referenční rámec je zde důležitý i pro novináře všech ostatních médií, ať už jsou to média tištěná, či privátní televize, či něco jiného, protože pokud mám garantovány objektivní, vyvážené informace, pokud mám garantovánu kvalitu pořadů, pokud mám garantováno spektrum nabídky, tak samozřejmě i ta ostatní média se tomu musí přizpůsobit a nemohou si dovolit manipulovat či vynechávat některé věci, které by divák, občan měl dostat, měl znát. Média veřejné služby mají jasný úkol i podle mezinárodních kritérií zajistit objektivní a dostupné informace všem občanům.

Dovolte mi, vážené kolegyně a vážení kolegové, přečíst k tomu vyjádření, které jsem si vyžádala od těch, kterých se také týká, jak média fungují.